Ale zpět k návrhu zákona. Vláda se nyní snaží budit dojem, že v samosprávě je kontroly málo a je třeba kontroly přidat, jenže problém je přesně opačný kontrol je hodně a mnohdy pokulhává i jejich kvalita. Hned z několika stran je kontrolováno i hospodaření s finančními prostředky, které patří dle rozpočtové skladby do kategorie vlastních příjmů, ať již z daňových výnosů, nebo z výnosů majetku. Toto hospodaření je pravidelně kontrolováno formou přezkumu hospodaření ze strany krajských úřadů nebo ze strany auditních orgánů. Nadto obce samotné mají povinnost vytvářet vnitřní kontrolní mechanismy.

Je zde důvodná obava, že to v praxi zvláště u určitých typů obcí nemůže vůbec fungovat. Mimoto každý územní samosprávný celek, a myslím si, že to všichni víme, povinně vytváří kontrolní a finanční výbory, které mají také kontrolní oprávnění a toto oprávnění velmi aktivně využívají.

A nemůže takovýto argument v žádném případě obstát. Nezavádí se tady vlastně nová kontrola, ale jen nová možnost, jak počet kontrol u vybrané obce zvýšit.

Důvodová zpráva tvrdí úplně něco jiného, než je skutečným záměrem a obsahem paragrafovaného znění. Pokud to kolegové na vládě neprohlédli, tak bych pana ministra rád upozornil, že poslanci a senátoři se zkušeností z komunální politiky a z reálného života to snad prohlédli dostatečně. Já tedy navrhuji na rozdíl od pana zpravodaje, aby tento zákon byl vrácen předkladateli k dopracování a byla k němu vyhotovena i tzv. RIA hodnocení dopadů regulace. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

Takže ten argument je vysvětlen v důvodové zprávě.

Pořád to jsou stejné peníze a jsou to veřejné prostředky. Takže myslím si, že z tohoto důvodu neexistuje nějaký racionální argument, proč by tyto peníze měly být jinak pojímány nebo děleny a z tohoto důvodu by tedy neměla na část těchto veřejných prostředků dopadat kontrolní působnost NKÚ. No proto jsme NKÚ koncipovali jako nezávislý, nestranný, aby mu nikdo do toho nemohl zasahovat ani vláda ani Poslanecká sněmovna. NKÚ je z Ústavy nezávislý a nezávislost právě spočívá v tom, že on si stanovuje plán kontrolní činnosti na každý rok v kolegiu. To je kolegium, které o tom rozhoduje.

Další váš argument ohledně duplicity či množství jednotlivých kontrol.

To znamená, on má vydat nález a říct: tady jste pochybili, protože jste udělali to a to.

Děkuji panu zpravodajovi za jeho příspěvek. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já fakticky navážu na svého předřečníka a pak bude následovat takový dotaz na upřesnění na pana ministra. Já si myslím, že to podstatné, co je v tom návrhu napsáno, že úřad kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky a prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů, a tím se rozumí prostředky i poskytnuté ze státního rozpočtu.

Chtěl jsem říct a upřesnit, nevládní neziskové organizace, to není právní pojem. Pod ten pojem dneska zahrnujeme právní pojmy, jako jsou spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti. Vztahuje se tato novela i na to, že NKÚ bude kontrolovat náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, pokud dostávají příspěvky ze státního rozpočtu? Chápu to dobře? Děkuji za případnou odpověď. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Fischerová.